Dnes je to naopak. Zároveň navrhujeme zrušit úroky z úroků. V současné ohavné praxi lidé platí často dlouhé roky úroky a úroky z úroků, které v celkové částce už často přitom násobně přeplatily původní dluh, ale jistina dluhu jim stále zůstává a dluh neklesá a nemohou se exekuce zbavit. Tedy je opravdu pozoruhodné, že takto jednoduchý a logický návrh, který tady SPD navrhuje, aby se nejprve platila ta jistina, tedy ten původní dluh, a pak teprve ty přísudky a poplatky a zrušení úroků z úroků, že prostě v této Sněmovně několik let nemůže projít a že tento návrh je blokován. To je opravdu neuvěřitelné a musím říci, že pak vzniká otázka, za koho ostatní politické strany ve Sněmovně vlastně kopou. Jestli za občany, nebo za exekutory, nebo potažmo za lichváře.

Platí to ve většině zemí EU. To znamená a tady ta Sněmovna to nechce přijmout, čímž i tím, že bychom zastropovali úroky, abychom v podstatě zrušíme lichvářské úroky tak vlastně také pomůžeme tomu, aby lidé nepadali do dluhových pastí. Takže my SPD budeme bojovat, aby to prostě přijato bylo, protože jsme na straně těch občanů. Máme tady samozřejmě další návrh na uzákonění takzvané místní příslušnosti exekutorů, což by zabránilo byznysu s dluhy.

A navíc nevím o jediné zemi na světě, kde by kolem exekucí a půjček fungovala zlodějna a lichva na takové úrovni jako v České republice v posledních třiceti letech. A věřte, nechávali jsme si na toto téma dělat i mezinárodní analýzy od Parlamentního institutu. Měli bychom řešit i další dluhy vzešlé z lichvářských úroků a ze špatně nastaveného systému z minulosti. I byť trochu jinak, osobně bych byl pro splácení jistiny a odpuštění všech přísudků. Přidat by se mohly také instituce pod státní kontrolou, jako zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení nebo finanční úřady, a mohly by odpustit alespoň lichvářské penále.

Takže kvůli Evropské unii se prodražují exekuce o 21 %. To je opravdu neuvěřitelná situace a je to další důvod, proč vystoupit, abychom si mohli udělat vlastní pravidla.

Takže já znova říkám, že za SPD tady připomínám, že ve Sněmovně už nám tady leží tyto naše návrhy, které zásadně řeší pomoc lidem v dluhové pasti, skutečně systémově.

Ale to skutečně systémové řešení, které my chceme nastavit, k tomu se tady nemůžeme dobrat ani po té relativně dlouhé době práce ve Sněmovně.

A zapracován není. Takže opět jsou to v podstatě změny, které nejsou opravdu ty skutečně hluboké změny, abychom skutečně mohli ulevit těm lidem v dluhových pastech.

Takže za nás říkám, že doufáme, že ostatní strany konečně ty naše návrhy, které tady ve Sněmovně už několik měsíců leží, že je podpoříte, že si sáhnete do svědomí, protože situace statisíců lidí je velmi vážná.

A stát by na tom finálně vydělal.

Sněmovna, Senát, podpis prezidenta.

Takže děkuji za pozornost a doufám, že budeme mít odvahu, budete mít odvahu podpořit ty hlubší změny tak, abychom pomohli statisícům občanů a jejich rodinám, které tady my navrhujeme za SPD.